A nyní budeme pokračovat, a to projednáváním třetího čtení sněmovního tisku 302. 2. Zároveň bych chtěla ještě konstatovat, že pozměňovací návrhy jsem obdržela jako řídící schůze.

Je tomu tak, obdrželi předsedové klubů? Ano, pan zpravodaj říká, že ano. Já bych v tuto chvíli požádala, aby zaujal místa navrhovatel, a to ministr průmyslu a obchodu, a zároveň pan zpravodaj Ivan Adamec. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že pan zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Ivan Adamec, bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy?

Pane ministře, máte slovo. Já bych se chtěl vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům jako předkladatel, protože jsem k tomu byl opakovaně vyzván.

Za tuto cenu by byly schopny fungovat pouze jaderné elektrárny. Všechny ostatní elektrárny by se zastavily, protože by jim s každou vyrobenou megawatthodinou vznikala ztráta.

Opět nadbytečné.

Tímto považuji ze své strany ty tři pozměňovací návrhy za vypořádané. Navrhované změny jsou vkládány do ustanovení, která platí obecně, tedy i v době, kdy není mimořádná situace. Vláda plánuje podobná ustanovení aplikovat v nařízení vlády, které bude účinné v době mimořádné tržní situace.

Legislativně technické úpravy a doprecizování tohoto návrhu již bylo odsouhlaseno i Legislativní radou vlády. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo ještě další hlásí do rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže v tuto chvíli rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra jako navrhovatele? Vidím, že ano. Pane ministře, máte slovo. Děkuji ještě jednou, vážená paní předsedající.

Všem, prostřednictvím paní předsedající...

Lidé mi říkají...

Ano.

Ano, já si beru spoustu věcí osobně, ale přesto už nebudu reagovat.